Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, po přerušení můžeme pokračovat.

Tento materiál uvede pan ministr dopravy, kterému tímto předávám slovo. Prosím.

Úvodem bych rád poznamenal, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury je připraven jako bilancovaný. V současné době není Státní fond dopravní infrastruktury příjemcem žádného úvěru, ale plní roli finančního manažera úvěru na financování dopravní infrastruktury od Evropské investiční banky, jehož je příjemcem i Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok, který vám tady dnes prezentuji, vychází z půdorysu návrhu, jenž byl schválen předchozí vládou České republiky na jejím jednání dne 11. října loňského roku. Rád bych zde uvedl, že to považuji za jediné přijatelné rozhodnutí, že v oblasti investic nedošlo k žádným změnám. Nedochází tedy k žádné úspoře v oblasti investic, vláda jasně řekla, že bude vládou proinvestiční, a naplňuje to i v podobě návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok. Pokud tedy hovoříme o objemu finančních prostředků, jež jsou určeny na investice v dopravní infrastruktuře, tak byly opravdu zachovány tak, jak byly resortními investorskými organizacemi požadovány.

Toto snížení bylo provedeno v plánovaných výdajích v oblasti provozních výdajů a také výdajů na opravy a údržbu v souhrnné výši 3 miliardy korun.

Jsem si zcela vědom toho, že předložený střednědobý návrh neodráží realitu potřeb jednotlivých investorů ve vztahu k současnému tempu výstavby, proto je ve střednědobém výhledu na roky 2023 a 2024 zřízena společná globální položka pro státní investory ŘSD a Správa železnic, ve které jsou alokovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování jmenovitých investičních akcí. Jsme si toho dobře vědomi. Jsme si vědomi toho, že trend nárůstu připravenosti zásadních staveb sebou nese i nárůst finančních potřeb na realizaci těchto staveb. Bohužel musíme navázat na podobu přípravy střednědobých výhledů v předchozích obdobích a v předchozích letech, kdy bohužel docházelo opakovaně k určení výší investic i dalších nákladů v těch významně podhodnocených částkách. Do budoucna bychom rádi v této oblasti přinesli reálný výhled, reálné číslo, které bude odrážet nejenom to, co se už staví, ale zároveň to, co se stavět plánuje. Součástí rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a střednědobého výhledu je využití zdrojů Evropské unie. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci operačního programu Doprava. V případě připravovaného OPD3 se počítá s čerpáním finančních prostředků od druhé poloviny letošního roku.